Opět zase omezujeme svobodu, zužujeme prostor. Ne tedy Brusel, ne tedy Evropská unie, ale český parlament, česká sněmovna. Na to prosím mysleme i do budoucna. Ten, kdo pro to bude hlasovat, opět bude, jak se říká, bruselštější než Brusel.

Je to jeden z dalších krůčků, kdy postupně ubíráme svobodu a životní prostor našim občanům. Samostatně by tento zákon možná zapadl.

Pan ministr Brabec se tady přiznal, že neví, jak má tento problém řešit.

Tak jako ministr Andrej Babiš tento týden objevil sociálně vyloučené lokality, tak ministr Brabec přichází s tím, že neví, jak má tento problém řešit jinak než zásadní restrikcí. Tedy tím nejjednodušším, co může zákonodárce přinést. Omezit, zakázat je to nejjednodušší. Samozřejmě ta řešení existují. Nebudu je tady všechna jmenovat, jsou to ale řešení samozřejmě dlouhodobá, řešení, která nepřinášejí okamžitý efekt, na který je zaměřen ministr Brabec, tzn. utratit a zakázat. Jsou to řešení, která vyžadují práci, vyžadují kompetentnost, vyžadují odbornost, a výsledek se dostaví bohužel pro tuto vládu až za několik let, tzn. je pro tuto vládu toto řešení nepřijatelné.

Postupně měnit ten systém.

A ten přínos byl velice, velice dobrý. Na závěr chci říct, že my tento zákon nepodpoříme.

Nyní další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Dobře. Pane ministře, dovolte mi pár slov k tomuto tématu, kde jsme vedli vášnivou debatu na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj právě k tomu bezprecedentnímu návrhu, bez soudního rozhodnutí vstoupit do obydlí. Pan ministr si dobře pamatuje situace, které jsme zažívali, ještě když byl v ODS a byl v kladenském zastupitelstvu, že problematika, řekněme, vyloučených lokalit, tzn. území se sociálně složitě přizpůsobivými občany, tam to bylo běžné, že se topilo vším možným. V okamžiku, kdy tam došlo k jakémukoli přestupku a ti lidi byli, pokud se stalo, že byli identifikováni, přišli před přestupkovou komisi, dostali uloženou pokutu, přitom se zkonstatovalo, že se pohybují s příjmem na sociálním minimu, takže se jim řeklo ty, ty, ty, až vás příště chytíme, dostanete další pokutu, ale protože nebylo možné jim sebrat žádné finanční prostředky, tak oni vlastně s úsměvem odcházeli, myslíce si něco o fungování tohoto státu apod. Že dneska naprostá většina lidí, kteří jenom trošku mají nějaké finanční prostředky, hledá způsob, jak levněji topit, a zároveň tedy ekologičtěji. Ale problém těchto sociálních skupin je, že tam finanční prostředky nejsou, ani ti lidé nebudou mít na to, aby si koupili nové kotle. Pro ně to není žádná priorita. Pro ně je prioritou úplně něco jiného.

Proto já jsem přesvědčen o tom, že dopustit se toho bezprecedentního rozhodnutí a porušovat domovní svobodu za to, že stejně nepovedeme v převážné většině k cíli, je chybou. Že máme hledat jiná řešení, o kterých tady mluvil nejenom pan kolega Kučera, ale řada... Honza Zahradník a další, že zkrátka máme jít spíše tou jinou cestou, která je možná komplikovanější, ale nedopouštíme se toho precedentu, že budeme dovolovat úředníkům vstupovat bez soudního rozhodnutí do obydlí, a to ještě s nějakým pochybným podezřením, které se může ukázat, jako že to není pravda. Spíš si myslím, že to je návodné pro řešení mezisousedských vztahů, které ne všude jsou absolutně ideální. Tolik aspoň za sebe. Nyní pan zpravodaj, ještě stále v rozpravě. Kolega Zemek, prosím. Děkuji za slovo. Už jsem dneska nechtěl vystupovat, ale opět tady zazněly takové trochu ne úplně pravdivé argumenty. Já to musím odmítnout.

A je paradoxní, že se tady ohání zástupce starostů.